Celá řada pravicových poslanců v minulosti upozorňovala, že podpora obnovitelných zdrojů povede nutně ke zvýšení nákladů na elektřinu, na energie, a zároveň nejenom tím, že tyto zdroje podporujeme formou dotací, nejenom tím, že rozmělňujeme cenotvorbu v této oblasti, ale dojde k decentralizaci celé sítě těchto zdrojů, ke zvýšeným nákladům na přenosovou soustavu, časové nehomogenitě dodávání energie, k nutnosti její akumulace, řešení jejích přebytků, a tím k celé řadě vícenákladů. Vy jste, pane ministře, na hospodářském výboru zmínil, že tyto externality jsou právě tím důvodem, proč dochází k vytvoření nových tarifů, a že představují náklad, který je potřeba rozložit nějak mezi obyvatelstvo. Mě by v tuto chvíli zajímalo, jestli považujete ten model, který je navržen, za racionální. Já ho považuji za velmi nešťastný. Jeho hlavním paradoxem je, že nejvíce si mají připlatit ti, kteří nejméně spotřebovávají a nejvíce šetří. Jak vidíte osud implementace těchto tarifů?

Co se tedy v této oblasti bude dít? Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Antonín Seďa a připraví se paní poslankyně Marie Pěnčíková. Děkuji, pane místopředsedo.

Připomínám, že nemovitost byla vyhlášena kulturní památkou. Téměř všichni ministři spravedlnosti vyjadřovali podporu této rekonstrukci, která by měla být využita i pro potřeby státního zastupitelství, mediační a probační služby, ale také pro vybudování muzea pietního místa připomínající oběti obou totalit 20. století. Uvedená rekonstrukce má podporu nejen státních institucí, města, kraje, ale i široké veřejnosti. Přestože vaše předchůdkyně uplatnila požadavek na rekonstrukci věznice a tyto finance byly původně zakotveny v návrhu programového financování vašeho ministerstva, tak vy sám jste tento požadavek změnil. Pane ministře, chci se zeptat, proč jste nepokračoval v úsilí vašich předchůdců rekonstruovat tuto nemovitost.

A pokud ano, v jakém časovém horizontu. Děkuji za vaše odpovědi. Já vám také děkuji. Pan ministr se chystá odpovědět. Prosím, pane ministře.

Teď k té vaší otázce.

Jenom pro vaši představu, máme ročně na investice do budov přibližně 270 milionů korun již řadu let a tato rekonstrukce sama o sobě by stála někam k miliardě. A je to rekonstrukce, kterou my jaksi z hlediska potřeb justice, vlastně na nic nepotřebujeme. Máme tam budovu okresního soudu, která v porovnání s jinými budovami je vyhovující. Takže za naše ministerstvo jsme se přesto snažili udělat, co jsme mohli. Bohužel jsme se nesetkali nikde se zájmem. V takové situaci, protože musíme vynakládat prostředky z našeho rozpočtu jen pro zajišťování našich potřeb, nikoliv pro, uznávám, bohulibé kulturní potřeby, na to je Ministerstvo kultury, tak nám nezbývá než prohlásit nepotřebnost tohoto majetku, což povede k jeho převodu na Úřad pro zastupování ve věcech majetkových a dále s tím bude nakládat stát jako celek. Prosím. Děkuji za odpovědi, nicméně nemohu s nimi souhlasit. Za prvé chápu, že Ministerstvo spravedlnosti má omezené možnosti investice, na druhou stranu vaši předchůdci už uvažovali o této rekonstrukci, protože pokud jste se byl osobně podívat, a pokud nebyl, tak vás zvu, podívat se do budovy Okresního soudu v Uherském Hradišti, protože to je absolutně nevyhovující nejenom z pohledu kapacit, ale především z hlediska bezpečnosti.

A co se týká vlastní rekonstrukce a nákladů, tak žádná jedna miliarda, ale podle původních odhadů, které byly, to bylo 350 milionů korun. Já vám také děkuju. Pan ministr zareaguje. Mně je známo, že původní odhad byl 350 milionů korun, ale po dalších konzultacích jsme jej považovali za hrubě podhodnocený, což bohužel bylo zvykem na našem ministerstvu za některých mých předchůdců. Vzpomeňte jenom stavbu brněnského areálu, která byla zcela záměrně podhodnocena na částku asi 700 milionů jenom proto, aby to prošlo u financí, a nakonec, jak všichni čekali, se ta rekonstrukce vyšplhala na dvě miliardy.

Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Marie Pěnčíková a připraví se pan poslanec Zdeněk Soukup. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já i několik mých kolegů jsme vás interpelovali ve věci zpoplatnění tzv. obchvatu města Kroměříž.

Můj dotaz tedy je: Jakým způsobem mají představitelé města Kroměříž řešit dopravní situaci ve městě, aby ochránili zdraví svých obyvatel a usnadnili život ve městě nejen jim, ale i tisícům turistů, kteří město navštěvují? Děkuji vám, paní poslankyně, a požádám pana ministra dopravy, aby vám odpověděl.